Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Garanční výbor doporučuje kladné stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Garanční výbor doporučuje záporné stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji?